Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že se tento zákon také dotýká, nebo může dotýkat i oblasti bankovnictví, navrhoval bych přikázat také rozpočtovému výboru. Děkuji panu poslanci Votavovi. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Prosím. Já bych navrhl přikázání tohoto tisku navíc ústavněprávnímu výboru. Ústavněprávní výbor. Tak to jsou všechny návrhy. Dále jsem zaznamenal návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů, o kterém budeme hlasovat následně po přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Pan poslanec Votava navrhl přikázat tento zákon rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále tu mám návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru od pana poslance Fichtnera. Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti?

Lhůta byla prodloužena o 30 dnů. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán výboru pro obranu, rozpočtovému výboru, výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru a lhůta byla prodloužena o 30 dnů. Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji. Dále se budeme zabývat bodem číslo 49.